Pan ministr Brabec tady hovořil o tom, že se jedná o nějaký ideologický střet.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje již v prosinci loňského roku po schválení té vládní předlohy se obrátilo svým usnesením na Senát a vyzvalo Senát, aby zamítl tento návrh zákona.

A pane ministře, z devíti přítomných zastupitelů za hnutí ANO jich hlasovalo pro toto usnesení osm. Pouze jeden jediný hlasoval proti. Myslím, že dva byli omluveni. Takže vidíte, že se... A hlasovali samozřejmě i zastupitelé Občanské demokratické strany, hlasovali zastupitelé KSČ. Takže já si myslím, že o žádný ideologický střet nejde.

Řekl jsem, že vás seznámím tedy s usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje. Takže jednoduché prohlášení k Národnímu parku Šumava.